Děkuji a otevírám rozpravu.

Děkuji, pane místopředsedo. Páni ministři, dámy a pánové, jistě uznáte, že nechat na tak závažný bod, jakým je tento, který se poněkud vymyká z těch ostatních, které jsme zvládli velice rychle, pouhopouhých deset minut, je trochu málo. Dovolte mi, abych po dohodě s dalšími navrhl, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do úterka.

Všechny vás odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu do úterka příštího týdne, tak jak to navrhl pan poslanec Černý. Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení?